Nebyl to až tak velký problém, jenom otázka je, jestli to funguje stejně a já vím, že u nás v jižních Čechách je nedostatek těchto pracovníků, protože když si seberete odborného pracovníka na úrovni inženýra, který se zabývá stavebním právem nebo stavebním řízením, tak on vám během velice krátké doby odejde, protože ten plat, který mu nabídnou soukromé firmy, státní správa neatakuje ani z poloviny.

Tak to jsou takové věci, které jsou z praxe a nějakým způsobem fungují.

Dále k vytvoření specializovaných odborných pracovišť na problematiku liniových a energetických staveb, která je úplně odlišná od problematiky výstavby bytových domů či rodinných domů a vyžaduje si odbornou specializaci.

Takže, vážení kolegové, já vím, že máte sílu a můžete to prohlasovat, nicméně já vás jenom poprosím, abyste zvážili své následující kroky.

Rok budeme jednat a k ničemu to nepovede. Podle mého názoru by bylo asi moudřejší věnovat se vylepšování stávajícího zákona a implementovat tam ty věci za pochodu, anebo potom apelovat na to, aby se velmi zrychlil ten legislativní proces, protože je nezbytné, aby to vzniklo v co nejkratší době. Nemůžu říct, jestli v řádech měsíců do konce roku, nedokážu si představit, jak ta legislativa poběží a jakým způsobem to bude. Pokud k tomu nedospějeme, tak jsme se vydali cestou nebezpečného hazardu a stavebník bude na tom tak, jak byl dodneška, a bude nám všem nadávat. Pane poslanče, děkuji, dalším přihlášeným nebo přihlášenou je paní poslankyně Romana Fischerová a poprosil bych, aby se připravila paní Lenka Knechtová.

Vláda hnutí ANO připravovala stavební zákon čtyři roky s jedním cílem zrychlit stavební řízení a zlepšit přístup našich občanů k vlastnímu bydlení.

Zajímám se o problematiku mladých rodin a vím, jak je těžké pro mladé dosáhnout na vlastní bydlení, a právě zjednodušení a zkrácení stavebního řízení by jim velmi pomohlo. To existující stavební zákon zaručuje. Stavební zákon z pera hnutí ANO právě tohle řeší a velmi zjednodušuje požadavky na projektovou dokumentaci. Současný stavební zákon řeší i toto.

A teď tady současná vláda navrhuje, aby se tyto velmi důležité a prospěšné změny odložily. To mě velmi mrzí a myslím, že to není dobrý tah pro občany obecně, ale hlavně pro mladé rodiny, které čekají na zrychlení stavebního řízení, aby konečně mohly lépe dosáhnout na vlastní bydlení. Děkuji paní poslankyni a další přihlášená je paní Lenka Knechtová. Paní poslankyně, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kterého tady teď momentálně nevidím, vážené poslankyně, vážení poslanci, protože bylo řečeno všechno zásadní, omezím se z mého úhlu pohledu na to nejdůležitější. V praxi vidím velký rozdíl mezi podmínkami, v jakých funguje pracovník stavebního úřadu městyse, a jaké prostory a technické vybavení má pracovník odboru stavebního řádu a územního plánování na městském úřadě. Tyto rozdíly budou pod hlavičkou státu jednoznačně odstraněny. Významné je i zásadní posílení nezávislosti úředníků, o které musíme vždy usilovat. V době dřívější bylo důležité mít na výstavbu finance a občan i samosprávy se snažily být trpělivé. Aktuálně je časové hledisko na stejné úrovni jako finance na výstavbu, protože nejen ceny stavebních materiálů se výrazně zvedají i v jednotlivých kvartálech roku. Proto je důležité přejít na nové právní řešení, které již bylo připraveno a je platné. Ráda bych se také vrátila k procesu stavebního řízení v České republice. V běžné praxi jsme svědky přesouvání spisů mezi stavebním úřadem prvního stupně a odvolacím orgánem, stavebním úřadem krajského úřadu a zpět v několika kolech. Na závěr chci jako členka petičního výboru Poslanecké sněmovny upozornit na stanovisko veřejného ochránce práv, který kritizuje, a to dlouhodobě, že nedochází k exekuci rozhodnutí stavebních úřadů, které se týkají demolic takzvaných černých staveb. Ve zprávě veřejného ochránce práv je upozornění na případy, ve kterých stavební úřady uložily stavebníkovi pokutu za nesplnění pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby. K samotnému právem předpokládanému výkonu však nepřikročily, přitom povinností stavebních úřadů je při splnění zákonných povinností nejen rozhodnutí vydávat, ale především i vykonávat. Děkuji.